Naime, sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo brisana je riječ „vrhunska“ u čl. 8. u st. 2. prijedloga zakona kao suvišna.

Dakle, ovo je zaista impresivno, impresivan je podatak da je brisana riječ „vrhunski“, dakle o čemu govorimo? Govorimo o članovima upravnog vijeća Zaklade za znanost i mi brišemo zahtjev da u tom tijelu, u tom dakle tijelu koje upravlja Zakladom za znanost sjede vrhunski znanstvenici. Predložili smo amandman kojim smo dakle tražili da na prijedlog Vlade RH članovi Upravnog odbora zaklade imenuje HS iz redova vrhunskih znanstvenika osobito onih koji imaju međunarodno prepoznate znanstvene radove i rezultate prema kriterijima znanstveno najrazvijenijih zemalja vodeći računa o zastupljenosti svih znanstvenih područja. Nemoguće je razumjeti odbijanje ovakvog prijedloga, ovakvog dakle kriterija, ugradnji ovakvog kriterija izvrsnosti kojeg trebaju udovoljavati oni koji bi danas sutra trebali upravljati Hrvatskom zakladom za znanost. Odbijanje kriterija kojima tražimo da u Upravnom odboru zaklade sjede vrhunski znanstvenici ne možemo razumjeti drugačije nego otvaranje prostora da članstvo u tom Upravnom odboru, da se dakle članstvo u tom Upravnom odboru stječe i temeljem nekih drugih, a ne samo znanstvenih kriterija. Naravno da ostajemo kod svog prijedloga amandmana i molimo da se o njemu glasa.

Zahvaljujem na ovom pomalo ciničnom obrazloženju i naravno da ću tražiti da se o navedenom amandmanu glasuje odnosno ne prihvaćam ga. Kao što su i kolege govorile ranije ako ne postoje kriteriji slobodno ih propišite možemo i o njima ovdje glasovati, ne moraju biti čak ni u nekom pravilniku, a mislim da je svima dobro poznato koji bi oni trebali biti. U svakom slučaju ono što je bitno i na što svi stavljamo naglasak je da se u ovako bitnoj instituciji njeguje znanstvena izvrsnost odnosno da ona bude presudan kriterij. Ako nemamo takav tip kriterija onda ne možemo niti garantirati da ćemo imati stručna povjerenstva ili upravljanje zakladom, a sukladno tome niti da će se najbolji projekti izabirati. Ne prihvaća se.

Smisao naših prijedloga je bio da se krug ovlaštenih predlagatelja članova upravnog vijeća proširi i to tako da se eksplicira da ovlašteni predlagatelj može biti i Nacionalno vijeće za znanost i jednako tako da se eksplicira da ovlašteni predlagatelji mogu biti i pojedinačno znanstvenici i članovi akademske zajednice. Ponovno još jedanput ne vidimo u tome štetu, a korist je naravno očita i mnogostruka. Krug ovlaštenih predlagatelja smatramo da je potrebno na ovaj način proširiti kako bi se osigurala parcitipativnost sveukupne akademske zajednice u izboru članova ovako važnog tijela.

A mi smo predložili da ostane članak, stavak i podstavak, dakle predlaže strateški plan zaklade HS-u odnosno da se briše ovaj dio koji treba prethodnu suglasnost ministarstva i smatramo da ga treba raditi upravni odbor, znanstveno vijeće, dakle znanstvenici bez uplitanja administracije i politike. Tražite glasovanje jel tako? Naime, čl. 13. st. 3. zakona propisano je da članove znanstvenih i stručnih povjerenstava čine stručnjaci s iskustvom u vođenju znanstvenih projekata, vrednovanju projektnih prijedloga te oni stručnjaci koji imaju međunarodnu prepoznatljivost, a kriterij za izbor članova znanstvenih i stručnih povjerenstava utvrdit će se općim aktima zaklade u skladu sa st. 4. istog članka zakona. To što se trenutno traži u postojećem zakonskom prijedlogu je nedovoljno. Ono što smo predložili u ovom amandmanu jest formulacija koja eksplicitno glasi „članove znanstvenih i stručnih povjerenstava čine stručnjaci sa iskustvom u vođenju znanstvenih projekata, posebno onih nacionalno i međunarodno kompetitivnih te sa iskustvom u vrednovanju projektnih prijedloga iste vrste. Poanta je u sljedećem, originalno predložena formulacija nedovoljno je jasna, originalno predložena formulacija naravno predlagatelja zakona nedovoljno jasno postavlja kriterije koji trebaju zadovoljavati članovi znanstvenih i stručnih povjerenstava. Navodi se iskustvo u vođenju znanstvenih projekata, no pri tom se izostavlja zahtijevati neki minimalni rang tih projekata. Slično, formulacija međunarodnoj prepoznatljivosti je neprecizna te zato podložna preširokim interpretacijama. Od ključne važnosti je zahtijevati iskustvo i iskustvo u vrednovanju projektnih prijedloga čiji rang je barem jednak, barem jednak naravni projekata koje financira zaklada, uvjereni smo da takvo što treba u zakonu eksplicirati. Ostajemo dakle kod prijedloga svoga amandmana i molimo da se o njemu glasa.

Amandman se ne prihvaća.

Dakle, ostajemo pri svom amandmanu i tražimo glasanje o njemu, dakle tražimo da Zakladu za znanost nadzire HS, a ja ću iskoristiti ovu priliku i dvije minute koje imam za zadnji amandman da kažem da evo dijelim razočaranje sa ovim zakonom sa 332 znanstvenika i znanstvenice koji su uputili potpise i potpisali prijedlog da ovaj Zakon o zakladi bi trebao jamčiti samostalnost i kontinuitet djelovanja zaklade bez političkog utjecaja. I svojim potpisima tražili su da se osigura način odabira članova upravnog odbora i svih stručnih tijela zaklade isključivo prema visokim kriterijima znanstvene izvrsnosti ravnajući se prema standardima znanstveno najrazvijenijih zemalja.

Člankom 12. stavkom 4. zakona propisano je da se način rada povjerenstva za prigovore uređuje poslovnikom o radu. Poslovnikom o radu povjerenstva za prigovore uredit će se postupak odlučivanja o prigovorima te način rada i izvješćivanja povjerenstva za prigovore.

Parasustav u kojem ne postoji kontrola nad onima kojima je država povjerila obavljanje određenih poslova i zadaća. Pa ne može povjerenstvo koje je ovako umetnuto u sustav jedne ovako važne institucije samo sebi propisivat sustav pravila i sustav kriterija po kojima će raditi. I ja vas otvoreno pitam, a znam da mi ne znate odgovoriti jer vam to nije bila niti svrha. Kome će to povjerenstvo polagati račun o svom radu? Tko će to povjerenstvo kontrolirati? A to je država nereda. To je jedna disfunkcionalna država. Vi možete putem postavljanja ljudi u to povjerenstvo sa ovako važnom znanstvenom institucijom radi što vas je volja i degradirati i znanost i znanstvenike i sve znanstvene projekte. I doista ne vidim u čemu je problem, kad je jedna te ista vlada putem jednog drugog resornog ministarstva konkretno Ministarstva socijalne skrbi donijela novi zakon i u tom zakonu izmislila novu izmišljotinu da će nekakvo povjerenstvo za prigovore kontrolirati kompletan sustav socijalne skrbi, e to povjerenstvo može podnositi izvještaj Hrvatskom saboru. A ja vas pitam, a zašto ovo ne može u čemu je razlika? U redu ako ne može Hrvatskom saboru recite kome može. Recite tko može zavrnuti šijom članovima povjerenstva ako donesu nezakonitu odluku i to po pravilima koje sami smišljaju. Pa stvarno država teatra i apsurda.

vrtić dok je u mojoj Istarskoj županiji ta brojka daleko, daleko veća. Ono što mi želimo ovim amandmanom otvoriti mogućnost sufinanciranja posebnih programa izvan određene jedinice lokalne samouprave upravo kako bi se povećala dostupnost samih tih programa, ali i ono na što želimo svakako ukazati, to je da cijeli sustav trenutačno ranog predškolskog odgoja i obrazovanja počiva kako na entuzijazmu odgojitelja i drugih zaposlenika u tom sustavu tako zapravo i na cjelokupnom financiranju na teret jedinica lokalne samouprave što smatramo apsolutno pogrešnim. Ne prihvaća se, ne postoji zapreka sufinanciranja predloženih programa o čemu može odlučiti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ovisno o svojim financijskim mogućnostima, te ne postoji potreba propisivanja takve obveze.

Dakle, evo pridružujem se svim ovim klubovima koji zapravo podnose amandmane koje je struka predložila, pa tako isto tako kažemo evo da u članku 2. se treba dodati članak koji bi omogućio jedinicama lokalne samouprave da imaju mogućnost sufinanciranja posebnih programa i kako bi se razlike u dostupnosti tih programa smanjile.

Ne postoji zapreka sufinanciranja predloženih programa o čemu može odlučiti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ovisno o svojim financijskim mogućnostima, te ne postoji potreba za propisivanjem takve obveze. Ne prihvaća se. Svaka ustanova može imati samo jednog ravnatelja, pa nije potrebno DPS-om propisivati njihov broj. Ustroj predškole propisan odredbama DPS-a ne omogućuje dulje trajanje programa, te se stoga predlaže brisati navedena točka, a isto će se urediti nacionalnim kurikulumom predškole. Mi ostajemo naravno pri svom amandmanu, tražimo da se o istom glasa i tražimo i smatramo da točka 9. u stavku 2. članka 6. važećeg zakona treba ostati nepromijenjena. Podsjetit ću vas također da niti jednom u Hrvatskom saboru što je zakonska obveza nije podneseno godišnje izvješće o državnom pedagoškom standardu. Ovim putem vas pozivam da kao resorno ministarstvo apelirate da počnete provoditi zakonske i podzakonske propise i upravo stoga ne želimo na niti jedan način ovim zakonskim izmjenama da se umanjuje značaj i vrijednost državnog pedagoškog standarda. Ne prihvaća se.

Ne prihvaća se. Ustroj predškole je propisan odredbama DPS-a. Ne omogućuje dulje trajanje programa, te se stoga predlaže brisati navedena točka, a isto će se urediti nacionalnim kurikulumom predškole. Mi smatramo da se radi o isto više važnom elementu sustava da bi se on ostavio dakle razini definiranjem razini pravilničkoj razini definiranja. Dakle, svjesni smo postojanja Pravilnika o posebnim mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci predškolske dobi. Ali svejedno mislimo, dakle da ustroj predškole treba ostati definiran državnim pedagoškim standardom. Ostajemo dakle i kod svog prijedloga amandmana. Ustroj predškole je propisan odredbama DPS-a ne omogućuje dulje trajanje programa, te se stoga predlaže brisati navedena točka, a isto će se urediti Nacionalnim kurikulumom predškole. Svaka ustanova može imati samo jednog ravnatelja, pa nije potrebno DPS-om propisivati njihov broj.

Ne prihvaća se uz isto obrazloženje.

9. amandman zastupnice Katarine Peović. Ne prihvaća se. Ustroj predškole je propisan odredbama DPS-a, ne omogućuje dulje trajanje programa te se stoga predlažu brisati navedena točka.

Inzistiram na ovom amandmanu i tražit ćemo glasanje. Ono što se ovdje traži sukladno je mnogim amandmanima koje smo ovdje iznijeli i koje će iznositi drugi zastupnici i zastupnice a koji dolaze od udruga koje su izuzetno nezadovoljne ovim zakonom i reći ću samo to da će i naše nezadovoljstvo ovdje biti vrlo jasno artikulirano, a vezano uz samo obrazloženje koje ste vi dali za svoje promjene ovog zakona gdje stoji da do 2030. godine se predviđa pad broja djece predškolske dobi za 15% što bi trebalo smanjiti izazov dostizanja sto postotnog upisa u predškole. Mislim da je ta rečenica suma sumarum cijelog vašeg prijedloga odnosno vi depopulaciju koristite kao pozitivnu mjeru, kao pozitivan argument za ono što dostižete kao stopostotni standard. I to se jako dobro vidi, jako dobro su to locirale udruge. U ovom konkretnom amandmanu tražimo da se držite DPS-a, dakle državnom pedagoškog standarda koji je i ovim udrugama dokument za kojeg smatraju da se nikako ne bi trebala umanjivati njegova važnost, a ovim zakonskim prijedlozima se upravo to čini. I ovdje tražimo dakle da se sukladno mišljenju relevantnih udruga u području predškolskog odgoja i obrazovanja, znači treba točka 9. u članku 6. stavku 1. važećeg zakona ostati nepromijenjena upravo zato da bi se držali državnog pedagoškog standarda odnosno dosadašnjeg Ne prihvaća se. Dodavanje predloženih kriterija kao što je broj djece odgojno obrazovnih skupina i odgojitelja nije prihvatljivo jer se podaci često mijenjaju, te bi predloženo stvaralo dodatne obveze jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Dakle da podsjetim, smisao našega amandmana je bio u prijedlogu da se na kraju čl. 14. doda slijedeća rečenica, u dosadašnji st. 4. koji sada postaje st. 6. dodaje se rečenica mreža dječjih vrtića mora sadržavati podatke o broju i vrsti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji se provode na nekom području, o broju uključene djece u te programe, o broju i stupnju, te vrsti obrazovanja zaposlenih odgojitelja, te o broju djece izvan sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na pojedinom području odnosno o potrebama građana jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Dakako da se podaci o tome dinamično mijenjaju, ali mislimo da nije osobito veliki problem da se oni ažuriraju, a smatramo da je potrebno dodati ove odredbe kako smo ih predložili o javnoj dostupnosti i transparentnosti dakle koje će pomoći javnoj dostupnosti i transparentnosti mreže dječjih vrtića, ostajemo dakle pri svom prijedlogu i molimo da se o njemu glasa. Amandmani 11., 12., 13. i 14. su identični, dakle prvo amandman 11. Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Ne prihvaća se uz isto obrazloženje. Dodavanje predloženih kriterija kao što je broj djece u odgojno obrazovne skupine i odgojitelje nije prihvatljivo jer se podaci često mijenjaju, te bi predloženo stvaralo dodatne obveze jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

Dobro. Ja se ispričavam, mogu samo obrazloženje? Izvolite. Samo dozvolite da idemo redom, da, da kaže prvo predstavnik. 12. amandman ne prihvaća se uz isto obrazloženje. To je bio Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatska, njih nema ovdje, prema tome morat ćemo ovaj o tome glasovati. 13. amandman zastupnice Marije Selak Raspudić. Ne prihvaća se, isto obrazloženje. Morat ćemo o tome glasovati jer poštovane zastupnice nema ovdje. 14. amandman zastupnice Katarine Peović, izvolite. Ne prihvaća se uz isto obrazloženje. Koji može uopće biti argument i motiv zakonodavca da odbije promptno ažuriranje mreže i podataka u toj mreži, znači podataka o broju djece uključene u programe, o stupnju i vrsti obrazovanja zaposlenih odgojitelja, broju djece izvan sustava RPO-a itd., pa bojim se, evo bit ću maligna, pa reći malic da je ono šta je ovdje jako važno naglasiti, pa možda je maligno da je to zato, da se uistinu zapravo ne dovede u pitanje ono što ovaj zakon ima kao svoju tendenciju, a to je ugrožavanje i državnog pedagoškog standarda, ali i ugrožavanje struke jer to ćemo vidjeti u kasnijim amandmanima koji su zapravo motivi ovog zakona da se struku omalovaži i da se struku svede na jednu vrlo nezahvalnu aktivnost čuvanja djece jel, to su, kako se to lijepo kaže tete u vrtiću, one ne moraju imati nikakve kvalifikacije, mislim to im je zakon poručio, to nije tako, znači to nisu tete u vrtiću, one su odgajateljice, one imaju svoje kvalifikacije i svoje, svoju visoku stručnost i trebalo bi im to priznati. Ovim zakonom im se to ne priznaje, a bojim se da je skrivanje podataka koji se stvarno kako je rekla kolegica Puljak mogu ažurirati, pa ono na svakodnevnoj bazi, ako ćemo pravo s obzirom na tehnologiju vodi s tim motivom.

Predloženim izmjenama st. 1. čl. 15. propisuje se da se odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje na temelju nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i kurikuluma dječjeg vrtića, dok je st. 4. predviđeno da nacionalni kurikulum i okvirni nacionalni kurikulum donosi ministar nadležan za obrazovanje odlukom. Evidentno je kako st. 10. nije uopće propisano što to znači eksperimentalni kurikulum, niti tko ga sastavlja i donosi, već samo da se isti može provoditi uz suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje. Samim time evidentno je da ga ne donosi ministar nadležan za obrazovanje već samo daje suglasnost na isti, no iz teksta zakona još uvijek nije razvidno tko ga doista donosi i podnosi ministarstvu na suglasnost. Samim time predložena formulacija suprotna je st. 3. čl. 3. UN-ove Konvencije o pravima djeteta koji tumači kako slijedi, države stranke osigurat će da službe i ustanove odgovorne za skrb ili zaštitu djece budu pod stručnim nadzorom i da svoje djelovanje usklade sa standardima nadležnih vlasti osobito glede pitanja sigurnosti, zdravlja, te broja i stručnosti osoblja. Kako u ovom slučaju nije predviđen nikakav nadzor ili usklađivanje sa standardima nadležnih vlasti već nešto eksperimentalno za što se ne zna tko izrađuje takav kurikulum, isto je u najmanju ruku, upitno. Uobičajeno, kurikulumi i služe za unaprjeđenje kvalitete odgojno-obrazovnog rada te smatra se kako je ministar obrazovanja dužan sve navedeno utvrditi u nacionalne i okvirnom nacionalnom kurikulumu bez potrebama za intervencijama u vidu eksperimentalnih kurikuluma. Usporedbe radi, eksperimentalni program potpisuje čl. 29 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a kojim člankom je točno i precizno definirano kako takav eksperimentalni program može predložiti školska ustanova, ministarstvo, agencija nadležna za obrazovanje ili druga institucija iz sustava odgoja i obrazovanja.

Ne prihvaća se. Način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić uređuje osnivač dječjeg vrtića na temelju jedinstvenih kriterija koji su propisani zakonom, pri čemu zakon ne utvrđuje redoslijed kriterija na temelju kojih se ostvaruje pravo prednosti.

Dakle, amandman je povučen. 17., 18. i 19. amandman su identični. 17. amandman Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite. Ne prihvaća se. Način propisivanja prednosti pri upisu u dječji vrtić u nadležnosti je osnivača iz razloga što svaki osnivač tako može utvrditi način koji je prilagođen najboljem interesu djece svog područja. Elektronični upisnik već postoji sukladno čl. 1a Zakona i sastav članova stručnog povjerenstva za provedbu inicijalnog razgovora propisan je DPS-om. Upravo nastavno na ono što sam vam prije spomenula, da postoji različita geografska nedostupnost. Imamo različite statističke pokazatelje, tako u Slavoniji imamo u nekim županijama tek 18% djece koja pohađaju rani predškolski odgoj i obrazovanje. Tražimo da ne bude u samoj nadležnosti osnivača da oni striktno mogu propisivati načine upisa, uvjete i zahtjeve zbog toga što smatramo da to može dovesti do određene diskriminacije. S druge strane, vezano za uspostavu e-Vrtića, da, stoji u zakonu, međutim, pri različitim osnivačima to se i poštuje. Ono što mi tražimo ovim amandmanom jest da se striktno propiše da će se u naredne 2 godine od donošenja zakonskih izmjena to uspostaviti za sve ustanove u području ranog predškolskog odgoja i obrazovanja. Ne prihvaća se uz isto obrazloženje. Moramo o njemu glasovati onda jer nema predstavnika kluba. 19. amandman zastupnice Katarine Peović, identičan. Ne prihvaća se uz isto obrazloženje. Znači ne prihvaćam to obrazloženje da svaki osnivač najbolje odlučuje o kriterijima, mislim to vam je odgovor na razini ono, u Segetu Donjem znači osnivač može odlučiti da kriteriji bude Srednji vijek, a Zagreb može odučiti da su kriteriji 21. vijek. Mislim, ono, karikiram. Ali, važno je ujednačiti kriterije i ujednačiti kriterije znači ujednačavanje pravednosti. Svako dijete mora imati jednaka prava u samom predškolskom odgoju i obrazovanju, znači potrebno je definirati načine, uvjete i zahtjeve pri upisu djece u vrtić, koji neće dovoditi do razlika ovisno o mjestu rođenja djeteta, već će unificirano djeci omogućiti jednake uvjete pri upisu u predškolske ustanove. Znači, također, ovdje smo tražili da inicijalni razgovor treba biti obavezan. Zakon je, znači, propisana je mogućnost provedbe inicijalnog razgovora s roditeljima i djetetom prije upisa, no strukovne udruge, znači smatraju da inicijalni razgovor treba biti obavezan. Slažu se da ga provodi opisno povjerenstvo sastavljeno od stručnjaka od kojih jedan od članova povjerenstva mora obavezno biti odgojitelj. Također, čl. 20 st. 8 govori o tome kako se upisi mogu provesti elektroničkim putem, budući da je takav način upisa sve češći te da je Ministarstvo već najavilo uspostavu e-Vrtića, predlaže se da se u razdoblju od idućih 2 godine elektronički upisi omoguće u svim područjima RH i da se to jasno definira ovim Zakonom. Obrazloženje isto. Dakle način propisivanja prednosti pri upisu u dječji vrtić u nadležnosti je osnivača iz razloga što svaki osnivač tako može utvrditi način koji je prilagođen najboljem interesu djece svog područja. Elektronični upisnik već postoji sukladno čl. 1a Zakona i sastav članova stručnog povjerenstva za provedbu inicijalnog razgovora propisan je DPS-om. Naravno da će se tražiti da se o navedenom amandmanu glasuje. Moram uvodno izraziti svoje razočaranje, nadali smo se da će ovaj Zakon ići u treće čitanje i da će se moći nešto od amandmana uvažiti. Do tada, s obzirom na velike kritike struke i odgajatelja koji su došli iz cijele Hrvatske. Međutim, to ipak nije slučaj, mi ovdje provodimo ovaj performans glasovanja o amandmanima koji su unaprijed odbijeni i premda ne postoji išta što vas može razuvjeriti oko toga, smatram da je doista regulacija oko upisa i kriterija koji su potrebni da bi djeca mogla ići u vrtiće, jako loše regulirana. Ovaj amandman je trebao ići u smjeru toga da se to popravi, pa i sami elektronički upisi ne govore ništa o tome tko će i na temelju kojih bodova i po kojoj rang listi uopće moći ići u vrtiće. Naravno da u RH sukladno Ustavu kojeg svi moramo poštivati, sva djeca trebaju imati jednaka prava i da niti jedno ne smije biti diskriminirano ili po različitim kriterijima upisano u vrtić, stoga ću tražiti da se o navedenom amandmanu glasuje. Način propisivanja prednosti pri upisu u dječji vrtić u nadležnosti je osnivača iz razloga što svaki osnivač tako može utvrditi način koji je prilagođen najboljem interesu djece svog područja. Pa niti mi ne prihvaćamo vaše obrazloženje uz sve ovo što su već prije mene rekle kolegice u svom obrazloženju. Ja ću još jedanput istaknuti i to da ovako kako vi predlažete svaki osnivač, dakle svaki dakle osnivač ovakvim načinom dolazi u mogućnost činiti velike razlike u postupanju prema djeci i roditeljima.

Ne prihvaća se. Sastav članova Stručnog povjerenstva za provedbu inicijalnog razgovora propisan je državnim pedagoškim standardom. Mi smatramo da je ovaj inicijalni razgovor obavezan, da ga treba učiniti obaveznim. Jednako tako smatramo da barem jedan član povjerenstva bude adekvatno kvalificiran. Ne prihvaća se. Još jedanput ponavljajući ili pridružujući se argumentaciji kolegica prije mene, ja ću se dakle pridružiti njihovim argumentima, njihovim stavovima i također ću još jedanput istaknuti da smatramo da je bitno da se elektronički upisi omoguće u svim područjima Republike Hrvatske i da se to jasno omogući ovim zakonom. Ostajemo pri amandmanu. Ne prihvaća se sastav članova stručnog povjerenstva za provedbu inicijalnoga razgovora propisani državnim pedagoškim standardom, a elektronički upisnik već postoji sukladno članku 1a. zakona. Evo zahvaljujem. Pa ja tražim da se o amandmanu glasa. Zadržavamo, dakle ovaj amandman, ne slažemo se sa vašim obrazloženjem. Ali ja bih ovdje sad iskoristila priliku i ono jeste li se kad ste primili ovu količinu amandmana i kad ste vidjeli da 4, 5, 6 klubova podnosi jedne te iste amandmane, jel' vam došlo malo u glavi ono pa možda ovdje stvarno ima nešto, možda da prihvatimo neki. Ne znam, nego evo mi ovdje sada evo nas ovdje četiri, pet klubova ponavljamo, vi ponavljate isto obrazloženje, mi ponavljamo isto obrazloženje, ne prihvaćamo, tražimo glasanje. Trošit ćemo vrijeme tamo i glasat ćemo. Je li itko od vas ne znam možda ne vi, jer se možda ne slažete jel' itko u tom ministarstvu pomislio pa mislim zašto ova količina ljudi, pa ovo su dakle sve amandmani tih udruga, odgojitelja, ljudi iz struke.

Svi moji amandmani odnose se na to kako je krojen sustav. Kad je sustav kvarno krojen, onda je kvarna i njegova provedba. Ovim amandmanom smo htjeli i sa stručnog povjerenstva dječjeg vrtića maknuti ravnatelja. Mi znamo da on ima reference za obavljanje svojih poslova, ali želimo ga maknuti iz stručnog povjerenstva kako bi se smanjio njegov utjecaj na odlučivanje o upisu djece u dječji vrtić. U praksi se odluka o upisu u dječji vrtić zlorabila za svrhe za koje ne bi smjela. Procjena o spremnosti i sposobnosti djeteta za upis u dječji vrtić trebala bi biti oslonjena na stručno osoblje jer se time postiže veća neovisnost u procjeni i objektivnost te procjene. Ujedno se ovim amandmanom definira da članove stručnog povjerenstva dječjeg vrtića imenuje Upravno vijeće. To vam je u postojećem zakonu ostalo potpuno, potpuno nedorečeno i na taj način se disperzira moć odlučivanja te se postiže bolja ravnoteža u podjeli ovlasti i odgovornosti u ispunjavanju javnih zadaća, a ono što ste skrojili vi je sustav kakav smo imali do sada, a to je da sa mrežom javnih vrtića koja su u vlasništvu gradova i općina stvara jedna mreža klijentelizma i nepotizma jedna mini, mini korupcija koja baš zato što je tako vidljiva na toj mini razini postaje gotovo neiskorjenjiva. Ako mi trebamo vezu za upis djece u dječji vrtić jer ih je nedovoljno a onda tu vezu realiziramo preko ravnatelja taj sustav naprosto nema šanse opstanka i preživljavanja. Tražim da se o amandmanu glasa. Kluba zastupnika SDP-a. Ne prihvaća se.

Mi smatramo da se baš ta odredba treba staviti u zakon zato što smo svjedoci da danas u svim odgojnim ustanovama ranog predškolskog odgoja i obrazovanja su katastrofalni materijalni a i kadrovski uvjeti. Doslovce znači roditelji financiraju papirnate ubruse, vlažne maramice i sav ostali pribor koji bi trebao biti uključen već u cijenu koju plaćaju. Mi smatramo da mogu se, ako jedinica lokalne samouprave i osnivač nema osnovanu predškolsku ustanovu mogu se u osnovnim školama primjerice ostvarivati programi predškole. Podsjetit ću još jednom, da cijeli taj sustav trenutačno počiva na entuzijazmu odgojitelja, ostalih djelatnika u sustavu, da su naši odgojitelji među najobrazovanijima u EU, a istovremeno su među najmanje plaćenima. Ostajemo pri ovom amandmanu i tražimo da se o njemu glasa. Ne prihvaća se. Isto obrazloženje. Ne prihvaća se vaše obrazloženje, pa ću se ja pridružiti obrazloženju kolegice na ovaj amandman i ostati pri tome dakle da se o amandmanu glasa i ponoviti još jednom dakle da se, dakle što smo tražili zapravo u ovom amandmanu? Evo pročitat ću ga, dakle programi predškolskog odgoja mogu se ostvarivati pri osnovnim školama za djecu predškolske dobi starije od 36 mjeseci iznimno u područjima rijetke naseljenosti i za djecu rane dobi u skladu s odredbama ovog zakona, državnog pedagoškog standarda, predškolskog odgoja i obrazovanja isključivo u istim uvjetima kakve imaju predškolske ustanove ili kao kraći programi odgojno obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi pri knjižnicama, zdravstvenim i socijalnim, kulturnim i sportskim ustanovama, udrugama, drugim pravnim osobama i fizičkim osobama obrtnicima sukladno propisima koji određuju rad svih predškolskih ustanova i u jednakim uvjetima kakve moraju zadovoljiti dječji vrtići. Dakle, važno je, znamo namjeru da se širi, je li mogućnost i pristupnost predškolskog odgoja, međutim važno je napomenuti da trebaju postojati standardi u kakvim uvjetima se ti, taj predškolski odgoj može, može zapravo događati. Ne prihvaća se, isto obrazloženje. 29. amandman zastupnice Marije Selak Raspudić. Ne prihvaća se uz isto obrazloženje. Dakle, ponovit ću još jednom, ovdje smo tražili nedvosmislene kriterije oko ustanova koje bi pohađala djeca. Oni su itekako bitni budući da ne samo da ustanove nemaju jasno razrađene kriterije ukoliko se neće predškolski odgoj i obrazovanje provoditi u vrtićima nego se i unutar tih vrtića nema jasne kriterije uopće na koji način se taj odgoj i obrazovanje provodi, pogotovo u ovom deficitarnom materijalnom smislu gdje smo svjedoci toga da danas predškolski odgojitelji moraju nabavljati opremu ili iz vlastitih džepova koja im je nužna za rad ili moliti da ne kažem kolokvijalno žicati roditelje da doniraju iz vlastitih sredstava nešto s čime bi mogli raditi s djecom, dakle materijalni uvjeti nisu samo neadekvatni i ne možemo zato što trebamo zadovoljiti neke europske standarde tu činjenicu ignorirati nego se i preskaču, a kriteriji nisu dovoljno dobro zadovoljeni.

Naime, i ispred vas, ali i iza vas su zaista cijenjeni ljudi iz akademske zajednice, ljudi koji imaju zaista lijepa iskustva i korisne prijedloge. Jedan od tih korisnih prijedloga definitivno iz prakse je i ovaj tu, tako da bih volio u budućnosti da se ipak čuje malo više ona strana koja je vezana uz stručnost svih ovih ljudi, istina Bog mi smo sad tu ko posljednji Mohikanci, nas je, kolko nas je, tu nas je nekolicina u saboru, pa da se ipak nešto isprihvati. To što smo oporba ne znači da smo vam neprijatelji. Ne prihvaća se. Obveza polaganja stručnoga ispita brisana je kako bi se i odgojiteljima i stručnim suradnicima u dječjem vrtiću omogućilo zasnivanje radnog odnosa uz uvjet da u propisanom roku polože stručni ispit. Vezano uz st. 4. činjenica je da postoje i druga srodna zanimanja, nije sporno da i osobe koje su završile drugi srodni studij imaju pravo stjecanja kvalifikacije odgojitelja, ali konačnim prijedlogom zakona nije predloženo da im se omogući rad prije stjecanja odgovarajuće kvalifikacije. Ako takva osoba stekne kvalifikaciju odgojitelja imat će pravo rada na mjestu odgojitelja. Nije prihvatljiv ni prijedlog da se do stjecanja propisane kvalifikacije učitelj ne može, da učitelj ne može samostalno raditi jer bi to bilo u suprotnosti s čl. 26. st. 5. prema kojemu se na određeno vrijeme može zaposliti osoba koja ne ispunjava propisane uvjete, a pri tom može biti samostalni nositelj odgojno obrazovnoga rada. Odgojitelj ne može obavljati poslove stručnoga suradnika, pedagoga, psihologa, logopeda ili edukacijskoga rehabilitatora jer svako od navedenih radnih mjesta zahtjeva specifičnu kvalifikaciju. Nema potrebe za skraćivanjem odredbe st. 12. s obzirom da je sadržaj predloženog amandmana istovjetan sadržaju predložene odredbe zakona.

Vi dobro znate da kratkoročno nama nedostaju u Hrvatskoj 3000 odgojitelja, a u nekakvoj dugoročnoj percepciji 7000. Zacrtali ste si briselsku brojku do 2030.g. 96% djece uključeno u rani i predškolski odgoj i obrazovanje, u prijevodu to bi značilo otvaranje novih 22 tisuće mjesta u vrtićima i što vi tu radite? Vi tu sad idete kršiti sve zakonske akte u području visokog obrazovanja jer ovakva vrsta prekvalifikacije ne postoji, ona nije propisana Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom. Mislim danas sutra, evo činim i vama uslugu, da netko to podnese na ustavni sud ja neću prejudicirati, ali mislim da i vi i ja dobro znamo kakvo bi bilo rješenje. Vi nezakonski idete rješavati suficit učitelja razredne nastave na tržištu, da ne govorim da postoji i niz drugih srodnih zanimanja koja su onda trebala ovdje bit uvrštena, socijalni pedagozi, pedagozi, ne, vi to ne činite, ko je učitelje pitao da li oni to žele raditi? Ja sam razgovarala s nekolicinom učitelja razredne nastave, kažu da im je to apsolutan apsurd da ih se na ovakav nezakonit način prekvalificira. Ono što predlažemo i što predlaže struka da može ako će to bit nekakva privremene mjera. Vi ovdje u zakonskim izmjenama ne navodite da li je ovo kratkoročna mjera, da li je ovo dugotrajna mjera i ono što je najbitnije vi zapravo nas ovdje na jedan način mogu reć slobodno i otvoreno tjerate da svjesno kršimo zakon.

Mi tražimo da se glasa o ovom amandmanu i ostajemo pri njemu.

Obrazloženje je isto ali ću ga ponoviti jer je vezano i za ove ostale. Dakle, obveza polaganja stručnog ispita je brisana kako bi se i odgojiteljima i stručnim suradnicima u dječjem vrtiću omogućilo zasnivanje radnog odnosa uz uvjet da u propisanom roku polože stručni ispit. Stavkom 3. navedenoga članka propisani su studiji potrebni za rad na radnom mjestu odgojitelja što je i vidljivo iz stavka 1. te dodavanje riječi ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja nije potrebno, a tijekom vremena naziv je mijenjan te bi se eventualna promjena naziva mogla te bi ona mogla stvarati probleme pri zapošljavanju. Kako je navedeno u obrazloženju amandmana navedeno će se urediti pravilnikom. Vezano uz stavak 4. činjenica je da postoje druga srodna zanimanja, nije sporno da i osobe koje su završile drugi srodni studij imaju pravo stjecanja kvalifikacije odgojitelja, ali konačnim prijedlogom zakona nije predloženo da im se omogući rad prije stjecanja odgovarajuće kvalifikacije. Ako takva osoba stekne kvalifikaciju odgojitelja imat će pravo rada na mjestu odgojitelja. Nije prihvatljiv ni prijedlog da se do stjecanja propisane kvalifikacije tj. da učitelj ne može raditi samostalno jer bi to bilo u suprotnosti s Člankom 26. stavkom 5. prema kojemu se na određeno vrijeme može zaposliti osoba koja ne ispunjava propisane uvjete, a pri tom može biti samostalni nositelj odgojno obrazovnoga rada. Naime, u skladu s odredbom Članka 26. stavka 5. nestručna osoba samostalno može raditi na vrijeme od 5 mjeseci te nije jasno zašto ne bi mogao učitelj. Odgojitelj ne može obavljati poslove stručnoga suradnika, dakle ni pedagoga, psihologa, logopeda ili edukacijskog rehabilitatora jer svako od navedenih radnih mjesta zahtjeva specifičnu kvalifikaciju. I nadalje, zadnje, nema potrebe za skraćivanjem odredbe stavka 12 s obzirom da je sadržaj predloženoga amandmana istovjetan sadržaju predložene odredbe zakona.

Ostajemo dakle pri njemu.

Dakle, imamo deficit odgojitelja. Kaže se ovdje dakle da odgojitelji bježe iz svog zanimanja jer su nezadovoljni uvjetima rada, plaćom i razno raznim drugim uvjetima, bježe iz tih zanimanja u neka druga zanimanja. Umjesto da to rješavate, ne aha imamo suficit učitelja i onda ćemo zapravo napraviti šift. Ovi idu u druga zanimanja, e onda ćemo druga zanimanja stavit ovdje koji dolaze dakle na mjesto odgojitelja, na mjesto i u one uvjete iz kojih su ti odgojitelji pobjegli. Ništa. Ono šift jedan, ono jedan vlak, vlakić odgojitelji otišli ne znam i preko granice, van Hrvatske, otišli u druga zanimanja, a ova suficit učitelja ajde sad će popuniti to. I onda će oni raditi tu neko vrijeme i opet će biti nezadovoljni.

Ne prihvaća se, isto obrazloženje. 34. amandman zastupnice Marije Selak Raspudić.

Ajde mi se ovdje bar trudimo biti kreativni pa ponovo ukazivati na problem, vi samo ponavljate da je obrazloženje uvijek isto. Možda da dinamiziramo ovu raspravu pa da vi malo proširite i vaša obrazloženja da imamo nekakav oblik formu dijaloga preciznije rečeno. Znači, bila jednom jedna Hrvatska u kojoj u predškolskom odgoju i obrazovanju gotovo ništa nije funkcioniralo s obzirom na deficit kadrova prije svega osim jedne stvari. U nečemu smo bili bolji od ostatka Europe i mogli smo im služiti kao primjer, a to je u obrazovanosti našeg predškolskog odgojno obrazovnog kadra. Dakle, mi smo doista imali kvalificiran odgojno obrazovni kadar. Sada ova zakonska izmjena ide prema tome da se ta jedna, a napomenut ću ponovo rijetka komparativna prednost hrvatskog sustava dokraja relativizira i umanji jer će kadar koji je nestručan ući u struku i obavljati njezin posao. Primjedbe struke su opravdane od toga da rok mora biti određen do toga da postoje možda i druga zanimanja koja su prikladnija i bliža predškolskom odgoju i obrazovanju od samih učitelja. Međutim, vi ih nažalost odbijate uvažiti stoga ću tražiti da se o navedenom amandmanu glasuje. 35. amandman zastupnice Katarine Peović. Ne prihvaća se, isto obrazloženje. Ovdje je rečeno da nije ništa funkcioniralo zbog deficita kadrova kolegice Selak Raspudić, ja bi rekla da to nije točno. Ništa nije funkcioniralo u predškolskom odgoju zbog ugrožavanja struke i srozavanja predškolskog odgoja, a deficit kadrova je samo posljedica toga. A to vam pokazuje i istraživanje po kojem je čak 20% zaposlenih u dječjim vrtićima na ugovore na određeno. I to se, ti ugovori imaju baš sezonalni karakter znači ljude se doslovno otpusti preko ljeta pa ih se ponovno zaposli na jesen i takav način srozavanja predškolskog odgoja jer se najrigidnije zapravo srozava jedna disciplina, jedan segment društva ako se ugrožavaju radnici i ako se radnicima ne omogućavaju normalni radni uvjeti, takva zapravo ugroza je dovela do toga da ljudi tamo ne žele raditi. I zato vi imate deficit u predškolskom odgoju, zato što ljudi ne žele raditi pod takvim uvjetima. I sve dok se radnike u predškolskom odgoju neće tretirati kao nužne kvalificirane, potrebne za ovo društvo neće biti bolje. I ja vam predlažem da i ginekologe isto tako uključite u tu skupinu struka koje ste odredili kao srodne nekim kriterijem čudnim jer 60% ginekologa odbija raditi pobačaj što im je osnova, jedna od osnovnih djelatnosti. Mislim mogli bismo ići tako i do ekonomista, do raznih struka. Zašto ne? Svi su oni roditelji, pa na toj razini razmišljate o onima koji su zaposleni u predškolskom odgoju. Oni nemaju stvarno nikakvo dostojanstvo u ovim vašim prijedlozima izmjena i dopuna zakona. Vezano uz stavak 4. činjenica je da postoje i druga srodna zanimanja. Nije sporno da i osobe koje su završile drugi srodni studij imaju pravo stjecanja kvalifikacije odgojitelja ali konačnim prijedlogom zakona nije predloženo da im se omogući rad prije stjecanja odgovarajuće kvalifikacije. Priznajem da ništa nisam razumio. Dakle, ja ću ponovno pročitati ono što smo predložili, a predložili smo doslovce slijedeće. Dakle, ako se na, dakle predložili smo formulaciju koja bi glasila. Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 3. ovog članka poslove odgojitelja kao nestručna zamjena može obavljati osoba koja je završila učiteljski studij ili drugi srodni studij poput studija pedagogije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije i slično. Vi ste gospodine državni tajniče priznali da su ti studiji srodni ili barem jednako srodni studiju odgojitelja kao i učiteljski studiji i zapravo ne vidimo niti jedan razlog, ni kad se gleda razina obrazovanja, ni kad se gledaju sadržaji i ishodi učenja ne vidimo baš niti jedan razlog da se ovim zakonom eksplicitno dozvoljava zapošljavanje u predškolskom odgoju, u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja učiteljima, a npr. pedagozima ili socijalnim pedagozima ne, naravno jednima i drugima uz nužnu potrebu prekvalifikacije i dokvalifikacije. Apsolutno ne shvaćamo vašu argumentaciju, s druge strane ostajemo dakle pri svojem prijedlogu. Ne prihvaća se.

Dakle, kad je već, kad je već dozvoljeno ili se zakonom predviđa mogućnost da se na poslovima odgajatelja u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja zaposle i učitelji uz obavezne dokvalifikacije ili prekvalifikacije, kad je već tako onda je sasvim razumno postaviti rok za tu kvalifikaciju. Jednako tako je razumno predvidjeti da osoba koja nije u stanju ili nije željela ili nije mogla steći tu dokvalifikaciju ili se prekvalificirati u roku od 2 godine, jednako tako je razumno predvidjeti da ta osoba više ne može raditi u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja. Dakle, sve je to konzistentno s ovim zakonskim prijedlogom. Jedino što nije konzistentno jest to da se ovaj članak zapravo odnosi i na osobe koje su radile kao nestručne zamjene u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja do sada, do trenutka donošenja ovog zakona. Što bismo mi željeli i što smo željeli postići ovim amandmanom, je jasno razgraničiti da se ovaj članak na te osobe ne odnosi jer ih inače stavlja u neravnopravan položaj. Naš amandman je dakle bio pokušaj da se stvari razjasne, da se ekspliciraju, da se zaštite osobe koje su dosada radile kao nestručne zamjene u predškolskom odgoju i obrazovanju. Mislimo da je taj amandman koristan, da je potreban, ostajemo kod njega, tražit ćemo da se o njemu glasa. Nije prihvatljiv ni prijedlog da do stjecanja propisane kvalifikacije učitelj ne može raditi samostalno jer bi to bilo u suprotnosti s Člankom 26. stavkom 5. prema kojemu se na određeno vrijeme može zaposliti osoba koja ne ispunjava propisane uvjete, a pritom može biti samostalni nositelj odgojno obrazovnoga rada. Tražit ćemo da se o njemu glasa.

Potpuno je jasno da barem u tom periodu od te 2 godine dok ne steknu dokvalifikaciju potpuno je jasno da te osobe nisu kompetentne i nisu dovoljno kvalificirane da same preuzmu vodeću ulogu u odgojno obrazovnom radu. Dakle, ovaj naš amandman ne radi ništa drugo nego, nego traži, predlaže nešto posve logično, a to je da zajedno s njima u radu uvijek sudjeluje i osoba koja je u potpunosti kvalificirana.

Ne prihvaća se. Poslodavac naime natječajem određuje dokumentaciju koju je potrebno dostaviti kao dokaz za ispunjavanje propisanih uvjeta. Prihvaća se. 41. amandman Kluba zastupnika SDP-a je identičan 42. amandmanu, 43. amandmanu. Ne prihvaća se. Treći odgojitelj, naime definiranje DPS-om, te se može zaposliti u dječjem vrtiću sukladno DPS-u za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Pa evo ja čestitam prvo HDZ-u što je uveo pojam trećeg odgojitelja svojim amandmanom koji je prihvaćen, čestitam i vama što se sada pozivate na DPS iako sam nekoliko puta vam ponovila između dva čitanja i danas da niste ga bili niti shodni podnijeti godišnje izvješće o DPS-u u HS, što je vaša zapravo i zakonska dužnost kao resorno ministarstvo, ali da se referiram na podneseni amandman Kluba zastupnika SDP-a. Mi smatramo da formulacija da se može zaposliti pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju ili stručni komunikacijski posrednik nije dobra već sukladno potrebama djece s poteškoćama u razvoju formulacija mora biti da se ti djelatnici moraju zaposliti kako bi se pomoglo djeci s poteškoćama u razvoju, a i olakšalo samim roditeljima. A s druge strane moram se vratit na ovu nesuvislu formulaciju trećeg odgojitelja i upitati vas mi danas ne možemo ispoštovati DPS odnosno JLS to financijski ne mogu iznijeti, dakle ne mogu ispoštovati dva odgojitelja u jednoj skupini, pa tako imamo nažalost nesretnu situaciju da odgojitelj koji je sam pušta drugu djecu bez nadzora odrasle osobe dok obavlja njegu djece u kupaonici i tome slično i vi sad ovdje propisujete trećeg odgojitelja, što bi taj treći odgojitelj trebao raditi? Ja naime nisam vidla u niti jednoj sistematizaciji pravilnika samih osnivača predškolskih ustanova da takvo radno mjesto i postoji i zapravo je jasno što vi ovdje pokušavate radit, kao što rješavate suficit učitelja razredne nastave tako da ćete ih zamijeniti sad s odgojiteljima tako i ovdje pokušavate nam podmetnuti to da se ne zaposle stručne osobe u sustav nego namećete pojam trećeg odgojitelja, a sve kako upravo ne bi poštovali DPS kojeg ste htjeli ukinuti, ali struka se digla, oporbeni zastupnici su se digli, pa niste u tome uspjeli, održan je prosvjed u 53 hrvatska grada i ja vas pitam još jednom zašto ne slušate struku i pokušajte podmetnuti kukavičje jaje u Ne prihvaća se. Osnivač će sukladno potrebama djece s teškoćama u razvoju osigurati zapošljavanje pomoćnika ili komunikacijskih posrednika u dječjem vrtiću. Ujedno ističemo da je treći odgojitelj definiran DPS-om, te se može zaposliti u dječjem vrtiću sukladno DPS-u za rad s djecom s teškoćama u razvoju, a ne da bi se opravdalo povećanje broja djece u odgojno obrazovnoj skupini.

Međutim, ja sam ovo obrazloženje shvatila kao vaše obećanje, rekli ste osnivač će osigurati trećeg odgojitelja, znači nema ovdje možda će i može. Dakle, kada ovaj zakon stupi na snagu sva djeca s teškoćama će imati zasebnog odgojitelja koji će se brinuti da budu na pravilan način integrirana u zajednicu bez obzira što ste vi u zakonu ostavili to kao mogućnost, vi ste sada meni de facto ovdje javno u HS dali obećanje da će to biti osigurano. Moram reć da mi nije baš jasno zašto se to ne može i eksplicitno navesti u zakonu, ali ću pažljivo pratiti činjenicu da ste to ovdje javno rekli i ono što će se doista događati u praksi u našim vrtićima i hoće li svi osnivači to učiniti. Ukoliko oni to ne učine, a vi ih zbog toga inspekcijski ne kaznite opet će odgovornost biti na vama zbog zakona koji ih eksplicitno na to ne tjera, ali vi ste dali obećanje, pa se nadam da ćete ga provesti u praksi. Ne prihvaća se uz isto obrazloženje. E sad zašto je državni tajnik odbio odnosno zašto je ministarstvo odbilo ovaj amandman, prošli puta ako se dobro sjećam odgovorili ste nam da je to zato što zakonodavac ne smije ili ne može lokalnoj upravi i samoupravi nešto nametati ako to on sam i ne financira, što mislim da nije niti nekako definicijski točno jel, može, znači zakonodavac to može nametnuti lokalnoj upravi i samoupravi, ali vi ste tako ako se dobro sjećam obrazložili da je to razlog zašto niste stavili mora, mora osigurati znači vrtić pomoćnika za djecu s poteškoćama u razvoju, znači stvarno je dramatična situacija ako vrtić neće imati pomoćnika za djecu s poteškoćama u razvoju, a potreban je, mislim to je stvarno dramatična situacija, ali vaše obrazloženje je bilo takvo. Mislim da ono nije validno mislim niti sa aspekta zakonodavca, a isto mogu se samo pridružiti tome da se nadamo da to neće bit slučaj, jel. No, treći odgojitelj, ako sam ja vas dobro ovdje shvatila vi tvrdite da je to postojeći znači treći odgojitelj u DPS-u i da niste ga uveli zato da bi se na umjetan način omogućilo da više djece bude u programu od onog šta je regulirano DPS-om. Opet vidjet ćemo koji su rezultati ovog zakona stvarno jer ono što udruge ovdje se meni se čini ipak s pravom boje da je treći odgajatelj upravo zato uveden jer koji je smisao uvoditi trećeg odgajatelja ako nemamo praktički dva odgajatelja u većini tih sredina, znači opet, ajmo se, ajmo se držat normativnog optimizma koji je ovdje zavladao u nedostatku nade, pa vjerovati da, da će to stvarno biti tako i tražit ću da se o amandmanu glasa. Ne prihvaća se, isto obrazloženje. Isto obrazloženje, ostajemo pri amandmanu, molimo da se glasa. Ne prihvaća se. Naime, članak 24a. konačnog prijedloga zakona dopunjen je stavkom 5. u kojem je propisano da poslove pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju ili stručno komunikacijskog posrednika u dječjem vrtiću ne može obavljati osoba za čiji rad u dječjem vrtiću postoje zapreke iz Članka 25. ovoga zakona.

Dakle, sredstva za pomoćnike za djecu s teškoćama u razvoju kao i za ostale zaposlenike u dječjem vrtiću treba osigurati osnivač. Ne prihvaća se. Naime, osnivač će sukladno potrebama djece s teškoćama u razvoju osigurati zapošljavanje pomoćnika ili komunikacijskih posrednika u dječjem vrtiću.

Ne prihvaća se. Isto obrazloženjem. Pa ću ja još jedanput naglasiti probleme u ovom članku. Prvi problem dakle što uvodite pojam trećeg odgojitelja, pojam koji je izmišljen kako bi se pokušalo prikazati da se dodatnim zapošljavanjem osobe može i smije u odgojne skupine uključiti više djece nego što je propisano DPS-om. Dakle, poja treći odgojitelj treba potpuno izbrisati iz ovog konačnog prijedloga zakona. Drugo, isto tako smatramo da je nužno potrebno otvoriti mogućnost da se sredstva za pomoćnike za djecu s teškoćama u razvoju mogu osigurati i u državnom proračunu obzirom na to nego i u tijeku rasprave o ovom zakonu smo govorili o kapacitetima lokalne samouprave kako je li većina njih zapravo i nema kapacitete za osigurati ova sredstva. Naime, odredba Članka 24a. stavka 3. usklađena je s drugim propisima iz sustava odgoja i obrazovanja, a drugi dio sredstva za pomoćnike za djecu s teškoćama u razvoju kao i za ostale zaposlenike u dječjim vrtićima treba osigurati osnivač. Ne prihvaća se. Nema potrebe dodatnog naglašavanja da pri provedbi postupka zasnivanja radnog, da se pri … [[Govornik se ne razumije.]] postupka zasnivanja radnog odnosa primjenjuje Zakon o radu jer se na sva zasnivanja radnih odnosa u javnim službama primjenjuje Zakon o radu ali i drugim propisima. Nadalje, sve javne ustanove moraju imati mrežne stranice sukladno posebnim propisima te se ne može dodavati tekst koji će biti u koliziji s drugim propisima. Dalje, mogućnost zapošljavanja na 60 dana bez raspisivanje natječaja 2 puta za redom omogućila bi duže obavljanje rada bez raspisivanja natječaja, a to bi moglo negativno utjecati i na obavljanje poslova u dječjem vrtiću.

Po uzoru na srodne zakone, primjerice onaj o osnovnom školstvu čini se kako predlagatelj ovdje daje puno više smjernica koje nije nužno uvrstiti u zakon budući da one proizlaze iz odredbi drugih zakona. Zapošljavanja se naravno odvijaju putem javnih natječaja, a ono što je potrebno učiniti dakle postoji problem odnosno bolji nadzor u provedbi i odredbi svih zakona. Ne prihvaća se. Uz isto obrazloženje i jedino u nastavku prijedlog nije moguće prihvatiti jer u iznimnim slučajevima nemogućnosti zapošljavanja radnika koji udovoljava uvjetima za radno mjesto ne bi bilo moguće organizirati rad te bi navedeno uzrokovalo teškoće u organizaciji rada dječjeg vrtića. Ne prihvaća se. Zato što mogućnost zapošljavanja na 60 dana bez raspisivanja natječaja 2 puta za redom može omogućiti duže obavljanje rada bez raspisivanja natječaja, a to može negativno utjecati i na obavljanje poslova u dječjem vrtiću.

Ustanova smije za isto radno mjesto koristiti mogućnost zapošljavanja na 60 dana bez raspisivanja natječaja maksimalno 2 puta te je nakon toga obvezna raspisati natječaj. Pod istim radnim mjestom podrazumijevaju se sva radna mjesta koja su opisana istim nazivom odnosno imaju iste radne zadatke kad potreba za obavljanjem poslova ne traje dulje od 60 dana. Kao što je dakle jasno ovaj naš amandman ne prijeći zapošljavanje na 60 dana bez raspisivanja natječaja jer smo svjesni da je poneka u realnom životu to prijeko potrebno. Još jedanput naglašavam dakle ovaj amandman to ne prijeći. Ovaj amandman naprosto kaže da taj postupak, taj manevar može biti proveden samo 2 puta uzastopce i smatram da je to zaista potrebno štoviše nužno kako bi se spriječile ne, ne tako rijetke da se blago izrazim dosad već primijećene zloupotrebe ovakve, ovakvog instituta. Prema tome iz svega što je rečeno ja mislim da možete zaključiti da ostajemo pri svom prijedlogu.

Amandman se ne prihvaća uz već izrečeno obrazloženje. Dakle, obrazloženje već davno ne prihvaćam odbijanje amandmana i tražim da se o navedenom amandmanu glasuje. Dakle, kao što je ovdje u obrazloženju amandmana navedeno postoje različiti načini zlouporabe sustava zapošljavanja koji idu i prema iskorištavanju radnika, ali i prema uvođenju nestručnog kadra u odgojno-obrazovni sustav. Imajući u vidu cjelokupnu situaciju na tržištu, deficit odgajatelja, činjenicu da oni izlaze iz sustava u trenutku kada su u najboljoj dobi, dakle u smislu rada najplodniji jer ne mogu više trpjeti pritisak niti podnositi odgovornost za toliki broj djece s obzirom da uvjeti nisu adekvatni ne možemo dozvoliti daljnju nesigurnost u zapošljavanju kroz različite ugovore na određeno ili perzistiranje određenih nestručnih osoba produžavanjem njihovih ugovora koji onda dovode do devalvacije odgojno-obrazovnog sustava u predškoli. 54. amandman identičan zastupnice Katarine Peović. Ne prihvaća se uz isto obrazloženje. O čemu je ovdje riječ? Samo da malo proširim raspravu. Ovdje je riječ o tome da se neprestano zapošljava čovjeka na određeno vrijeme pod opravdanjem da je riječ o potrebnom zapošljavanju na određeno vrijeme i to se opetovano čini tako da se obrazlaže da se čovjeka zapravo istog čovjeka stavlja na radna mjesta gdje zamjenjuje drugu osobu. Ondje je bilo rečeno da se to ograniči na dva puta i da se ograniči na jedno radno mjesto. Ali pazite ova situacija je tipična hrvatska situacija gdje stvarno u predškolskom odgoju i obrazovanju i u školama se to najviše zapravo zbiva ova situacija. I vezana je sa Zakonom o radu gdje stoji da se na tri godine može zaposliti na određeno vrijeme što treba ograničiti na jednu godinu i isto tako nije jasno definirano niti u Zakonu o radu da se ne smije zapošljavati osoba uzastupno, znači jedna kolegica dođe mijenja jednu kolegicu koja je na porodiljnom, pa onda drugu kolegicu koja je na porodiljnom itd. Druga stvar koja je ovdje važna je isto tako izuzetno tipična, a to je da je omogućeno da se nestručna osoba zaposli. Ali opet isto tako iznimno, a u situaciji koje u predškolskom odgoju nema zapravo kadrova, imamo deficit kadrova se to opet iskorištava i onda se svakih pet mjeseci provodi natječaj. Znači ovdje je samo bilo sugerirano to da se to eksploatiranje tih radnica koje rade na određeno vrijeme prekine i to se uistinu mora u ovoj zemlji napraviti. Zašto? Zato što smo mi na samom vrhu ugovora prekarnih ugovora o radu u Europi i ako to ne riješimo stvarno ćemo imati tu negativnu tendenciju. Ne prihvaća se. Naime, člankom 25. zakona propisane su zapreke za zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću, te se iste odnose na zasnivanje svih radnih odnosa u dječjem vrtiću, pa tako i na zasnivanje radnog odnosa osoba koji isti zasnivaju sukladno članku 26. stavku 5. zakona. Amandmani 56., 57. i 58. su identični. Idemo prvo 56. amandman Klub zastupnika SDP-a. Ne prihvaća se. Naime, ako je osoba već položila stručni ispit nema razloga da opet bude u statusu pripravnika jer je odradila pripravnički staž. Nadalje, osoba koja se zapošljava uz obvezu stjecanja kompetencija za rad nije u istom položaju kao osoba koja se zapošljava na mjestu odgojitelja i ima odgovarajuću kvalifikaciju za odgojitelja jer se zapošljava kao nestručna osoba. Nadalje, temelj za donošenje pravilnika kojim će ministar nadležan za obrazovanje propisati način i uvjete polaganja stručnog ispita kao i program pripravničkog staža već je propisan u članku 28. zakona, te nema potrebe dodavanja predložene odredbe. Vrlo simpatično vi se ovdje pokušavate prikazati kao netko tko želi zaštititi pripravnike i mlađu radnu snagu u predškolskim ustanovama. Međutim, ovim zakonskim izmjenama i ovim neprihvaćanjem naših amandmana koji su predloženi od strane struke to pobijate. Reći ću vam i zašto? Zato što preko 20% zaposlenih u dječjim vrtićima radi na određeno i to su mahom ljudi, mladi ljudi do 30 godina a čak njih 46% prema nepobitnim, objektivnim podacima i činjenicama ima ugovor na određeno vrijeme bitno više nego u svim ostalim djelatnostima javnog sektora. Tražimo da se o njemu glasa. Zbog čega? Upravo zbog toga što želimo zaštiti pripravnike, ne želimo ih dovoditi u situaciju da 12 mjeseci potrebnog staža prikupljaju po 3, 4, 5 godina bez mentora, bez pisanog programa. I naravno ono što želimo postići ovim amandmanom je to da ne mogu svi imati jednak status. Stručni ispit za učitelja ne može zamijeniti stručni ispit za odgojitelja i ne mogu imati jednake uvjete dok ne polože stručni ispit i dok ne steknu potrebno radno iskustvo. Dakle, ne prihvaća se. Isto obrazloženje. 58. amandman zastupnice Marije Selak Raspudić, identičan. Ne prihvaća se. Isto obrazloženje. Tražim da se o navedenom amandmanu glasuje. Kao što je i navedeno zbog usklađivanjima sa uvjetima u osnovnoškolskom obrazovanju gdje učitelji ne mogu polagati razliku ispita već ga polažu u cijelosti. Iste je zahtjeve potrebno implementirati i u Zakon o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. S druge strane nije moguće niti ispravno osobi koja nije položila stručni ispit, dok se istovremeno stručnih kadrova zahtijeva polaganje stručnog ispita omogućiti isti status prije zadovoljavanja istih zahtjeva. To je jedan minimum koji mora biti zadovoljen da bi zakon bio normativno opravdan. Isto obrazloženje. Evo tražimo isto tako da se o amandmanu glasa. Danas dakle 2021. godine u dječjim vrtićima vrijedi pravilnik donesen '97. godine bez ikakvih izmjena od tada do danas. Dakle, evo i mi se ovdje pridružujemo onima koji kažu da ne smijemo dopustiti da se pripravnike koristi kao jeftiniju radnu snagu na mjestima gdje nedostaje odgojitelja tjerajući ih dakle da 12 mjeseci obveznog pripravništva prikupljaju kroz dvije ili tri godine radeći na kratkim zamjenama bez mentora često naknadno pisanim programima stažiranja. Isto tako, stručni ispit za učitelja ne može nadomjestiti polaganje stručnog ispita za odgojitelja. Stručni ispit nije stekao u istim uvjetima kao i odgojitelj. Dakle, onaj tko je stekao stručni ispit za učitelja nije ista stvar kao i stručni ispit za odgojitelja. Zbog toga svega, dakle ostajemo da se o amandmanu glasa. Prvo 60. amandman Kluba zastupnika CENTRA i GLAS-a.

Međutim, predlagatelj zaboravlja uvrstiti postojeći Pravilnik o načinu, uvjetima napredovanja u struci, o promicanju o položajima zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima koji akt donosi upravo ministar obrazovanja i taj Pravilnik je isto tako iz '97. godine, te ga je nužno žurno izmijeniti, ispraviti terminologiju, učiniti primjenjivim itd. Ne prihvaća se. Isto obrazloženje. Kao što je već rečeno treba uvrstiti i postojeći Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju položaja na zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima.

Ne prihvaća se. Naime, položajna zvanja za napredovanje ne mogu biti propisana podzakonskim propisom već odredbama zakona kako bi se osigurala pravna sigurnost kako za zaposlenike, tako i za osnivače koji osiguravaju sredstva za plaće. Temelj za propisivanje postupka i uvjeta za napredovanje već postoji u važećem zakonu, te se propisuje pravilnikom ministra. Predloženo brisanje stavka drugog ne bi bilo u interesu odgojno-obrazovnih radnika u dječjim vrtićima jer se na ovaj način istima osigurava zaštita njihovih prava u slučaju nastupa određenih okolnosti propisanih zakonom.

A članak 18. Je, ispričavam se. Dakle, u prijedlogu izmjene članka predlagatelj mogućnost napredovanja odgojitelja stručnih suradnika i ravnatelja iz nejasnih razloga ograničava na položaj zvanja mentora i savjetnika zanemarujući mogućnost da će netko od radnika moguće iskazati afinitet prema višem napredovanju i zvanju koje je propisano pravilnikom. Dakle, ostajemo kod amandmana i tražimo glasanje. Hvala. Prvo 64. Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku. Ne prihvaća se. Isto obrazloženje. Amandman 65. 65. amandman zastupnice Marije Selak Raspudić. Ne prihvaća se. Isto obrazloženje. Dakle, ono što mi želimo poručiti putem ovog amandmana je potreba kreiranja jednog sustava koji će biti poticajan za zaposlene u predškolskom odgoju i obrazovanju, odnosno koji će im omogućiti da napreduju dokle god za to iskazuju interes. Smatramo da predloženo zakonsko rješenje nije adekvatno i da to eksplicite ne omogućuje, stoga tražimo ovu zakonsku izmjenu i očekujemo da se o ovom amandmanu glasuje. Prvo amandman 66. Kluba zastupnika SDP-a. Ne prihvaća se, jer važećim zakonom već je propisan mogući broj i sastav članova Upravnog vijeća, a detalje vezano uz točan broj članova kao i sastav članova Upravnog vijeća utvrđuje ustanova svojim statutom sukladno specifičnostima i potrebama svake ustanove. Pa nama je žao šta ćete opet propustiti priliku kao i kod utvrđivanja kriterija i šta ćete ostaviti prostor za diskriminaciju. Ono što traži struka, ono što tražimo i mi kao oporbeni saborski zastupnici je da se u upravna vijeća, u ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja uvedu potrebno iskustvo i obrazovanje nužno za funkcioniranje. I sami ste svjesni da danas upravna vijeća predškolskih ustanova funkcioniraju dobrim dijelom po političkim imenovanjima, po kadroviranjima hajde da tamo smjestimo nekog svog za 700, 800, 900 tisuća kuna mjesečne naknade i mir u kući. To je ono što se želi izbjeći i zapravo mi je jako žao da ovaj benigni amandman također stavljate po strani i vidljivo je da od 80 amandmana koje smo mi predložili vi ćete isključivo prihvatiti za sad jedan pretpostavljam i onaj koji nam dolazi u narednim amandmanima HDZ-a samo isključivo vaše vladajuće strukture a ove sve amandmane koje je sastavila struka i koje podnosimo sad mi kao oporbeni saborski zastupnici stavljate po strani. Zbog čega? Isključivo zbog politike. To ide na vašu savjest. Ne prihvaća se, isto obrazloženje. Dakle evo nastavno na obrazloženje kolegice, o ovom amandmanu odnosno ovom članku zakona kazat ću da je temeljem evo dosadašnje prakse razvidno kako su u ovom području potrebne izmjene koje se nisu predložile, dakle sastav i broj članova upravnog vijeća potrebno je mijenjati odnosno dopuniti. Česta je zaista pojava da su i u upravnim vijećima osobe sa statusom umirovljenika i to iz struka koje nemaju nikakve veze je li s radom predškolskih ustanova, niti sa ikakvim iskustvom upravljanja takvim ustanovama i nužno je dakle u sastav upravnog vijeća uvrstiti osobe koje će svojim iskustvom, obrazovanjem i razumijevanjem odgojno obrazovnih procesa doprinjeti kvalitetnom upravljanju predškolskim ustanovama.

Predlažemo da u slučaju kad vijeće broji 5 članova, 2 člana imenuje osnivač i jednog odgojiteljsko vijeće, a jednog člana svi radnici ako u ustanovi ne postoji radničko vijeće i jednog člana predstavnici roditelja. U slučaju kad upravno vijeće broji 7 članova, 3 člana daje osnivač, 2 odgojiteljsko vijeće, jednog člana svi radnici i jednog člana roditelji. Hvala. Identičan je 68. amandman Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku. Identičan je i 69. amandman zastupnice Marije Selak Raspudić. Ne prihvaća se, isti razlog. Ne prihvaća se, isto obrazloženje i traži se da se o ovom amandmanu glasuje. Dakle, zahtjev struke je vrlo jednostavan. Ako će netko upravljati nama taj netko mora biti stručan i imati prikladne kvalifikacije. Ne može bilo tko odlučivati o stvarima o kojima nema pojma kao što je često nažalost ne samo u ovom nego i u svim drugim područjima slučaj, tako da mogu samo iskazati žaljenje što niste prihvatili preciznije definirati sastav upravnih vijeća u skladu sa strukom i tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje. Ne prihvaća se. Naime, navedena odredba nije predmet konačnoga prijedloga zakona. Nema kolege Zurovca, pa ćemo morati glasovati. 71. amandman zastupnice Dalije Orešković. Ne prihvaća se. Ovako predložena odredba nije provediva odnosno ne može osigurati pravna, pravnu sigurnost provedbe odredbe jer nije jasno na koji način bi se utvrđivale pojedine povezanosti. Kažete nije provediva, ne znate kako biste interesnu povezanost utvrdili, stranačkom iskaznicom za početak, a onda možemo rodbinskim i kumskim odnosima također. Ovo je jedan antikorupcijski prijedlog, a ja ću radi hrvatske javnosti pročitati kako je amandman glasio. Za člana upravno vijeća dječjeg vrtića čiji je osnivač RH ili jedinice lokalne i područne samouprave ne može se imenovati osoba koja s članovima izvršne vlasti, tu mislim na gradonačelnika, općinskog načelnika i njihove zamjenike, povezana rodbinskim odnosno kumstvom, prijateljskim, poslovnim ili stranačkim odnosnom ili bilo kojem drugom odnosu iz kojeg bi se moglo utvrditi potencijalni sukob interesa, a u slučaju da je za člana upravnog vijeća imenovana takva osoba za koju nadležno tijelo, pod nadležnim tijelom mislim na povjerenstvo, ne na ovo vijeće koje je sada izmislila Plenkovićeva vlada, dakle ako povjerenstvo utvrdi da se ta osoba nalazi u sukobu interesa tada će se smatrati da je imenovanje ništavo i ne proizvodi pravne učinke i to od trenutka pravomoćnosti i konačnosti odluke u kojoj se utvrđuje postojanje okolnosti iz kojih proizlazi mogući sukob interesa. E to bi bila borba protiv korupcije koja u vrtićima počinje kao što sam već prethodno rekla. Prihvaća se. Postaje sastavni dio zakona. Ne prihvaća se. Uvjet za radno mjesto ravnatelja je završen studij za odgojitelja, te osoba koja je završila specijalistički sveučilišni poslijediplomski studij ispunjava uvjete koji su propisani jednom od točaka od A do E. Osim toga, odgojitelji i stručni suradnici mogu završiti i neki drugi sveučilišni poslijediplomski studij koji je vezan uz sustav ranog i predškolskoga odgoja i obrazovanja, te bi dodavanje ovakve odredbe moglo biti diskriminatorno u odnosu na druge osobe. A ja bi… [[Govornik se ne razumije]] dolazite iz resornog ministarstva, zašto vi uopće potpisujete dopusnice onda za poslijediplomska i specijalističke studije ako jednostavno ne želite počevši od vas samih niti stavljati u kolektivne ugovore osnovicu od 8% koja je nekad vrijedila za magisterije znanosti i što je rečeno ljudima koji su završili te studije, a što im se govori i prilikom upisa na te studije da će ostvarivati i viša primanja, da će im to omogućiti ovoga bolja primanja i putem kolektivnih ugovora, vi ovdje jednostavno šikanirate i dalje ljude koji su se dodatno obrazovali i koji su mahom dizali kredite. Složit ćete se sa mnom da poslijediplomski specijalistički studiji danas koštaju jako puno, čak i u odnosu na one znanstvene magisterije koji su nekad koštali po 30 tisuća kuna, a u kolektivnim ugovorima je bilo javnog i državnog sektora da ostvaruju 8% na osnovicu, ovdje ne ostvaruju. I sada kada se pokušava ovim amandmanom, a i sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, a i sukladno onom što je reklo i Povjerenstvo za tumačenje kolektivnog ugovara gdje sjedi vaš kolega državni tajnik g. Mamić da će se u narednim pregovorima staviti tih 8% na osnovicu za plaću u kolektivne ugovore, vi ovdje pokušavate te ljude koji su se vrijedno obrazovali godinu dana, koji su pisali rad, koji su polagali ispite uz to što već redovno rade ja uopće ne razumijem intenciju vašeg neprihvaćanja ovog našeg mogu reć zaista benignog amandmana. Preporučam da onda u buduće razgovarate sa sveučilištima poštujući naravno njihovu autonomiju, ali jednostavno da više kad vam dođe na stol ovoga prijedlog elaborata studijskog programa s prilozima za poslijediplomske specijalističke studije da ih ne odobravate, ja tome zaista ne vidim smisla nastavno onome kako sustav danas funkcionira. Prvo 74. amandman Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku. Ne prihvaća se, uz prvi dio obrazloženja vezano uz stavak 6., uz izmjenu stavka 6. u nekim slučajevima praksa je pokazala da dugotrajno obavljanje posla ravnatelja može imati nedostataka ali isto tako praksa je pokazala da ravnatelj koji svoj posao obavlja savjesno i predano i u trećem ili četvrtom mandatu može pridonijeti kvaliteti rada dječjega vrtića te nema razloga da se onemogući obavljanje poslova ravnatelja i dulje od 10 godina. 75. amandman Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Ne prihvaća se, isto obrazloženje. Dakle, evo nastavno na obrazloženje kolegice na ovaj članak ostajemo dakle pri amandmanu i tražimo da se o njemu glasa. Dakle, evo predložena je izmjena trajanja mandata ravnatelja s 4 na 5 godina kako bi se uskladio s položajem ravnatelja u osnovnim školama, ali je propušteno spomenuti je li specijalistički sveučilišni i postdiplomski studij upravo iz područja vođenja i upravljanja odgojno obrazovnom ustanovom što bi kao specijalizirano obrazovanje moralo imati težinu pri imenovanju ravnatelja. Isto tako, praksa je pokazala određene nedostatke dugotrajnim imenovanjem ravnatelja na tu funkciju zbog toga mislimo da je potrebno ograničiti, a i slažemo se je li sa prijedlozima struke koji traže da se ograniči mogućnost uzastopnog imenovanja na dva mandata to znači maksimalno 10 godina. Ne prihvaća se, isti razlog. Dakle, ono što je bitno je da ovdje tražimo da se ne diskriminiraju ravnatelji u dječjim vrtićima, da imaju jednaka prava kao i ravnatelji u školama s jedne strane. S druge strane da se za to biraju stručne odnosno kompetentne osobe i u krajnjoj liniji da imamo ravnatelje koji će tu funkciju moći obavljati ali u punom radnom vremenu. Dakle, tražimo jedan sustav koji će biti poticajan za one najbolje da njime mogu upravljati na način kao što je propisano i u ostalim obrazovnim ustanovama. Ovako predložene odredbe nisu provedive odnosno ne može se osigurati pravna sigurnost provedbi odredbi jer nije jasno na koji način bi se utvrđivale pojedine povezanosti. Kao i kod prethodnog amandmana odmah ću vam odgovoriti kako bi se to provodilo tako što bi jedno neovisno stručno tijelo, a to bi bilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa utvrdilo da interesna povezanost postoji. A interesna povezanost su rodbinski odnosi, kumski odnosi, pa i stranačka iskaznica. Dosadašnja praksa je bila puna pogodovanja kod izbora ravnatelja. Ovim amandmanima ta se praksa pokušava ispraviti na način da pored onih propisanih stručnih kriterija moramo imati i odsustvo, odsustvo ovih drugih kategorija koji su najčešće bili prednost prilikom svakog postavljanja i imenovanja. I sve dok se Hrvatska s tim problemom ne pozabavi od provedbe ovog zakona u suštini neće biti ništa. Vrtići su male interesne zone za početak korupcije i klijentelizma. Ne prihvaća se.

Najprije amandman 79. Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku. Ne prihvaća se. Predloženim izmjenama programa javnih potreba ne bi se smatrali samo propisani programi već i svi redoviti programi odgoja i obrazovanja. A zakonom je propisan način financiranja dječjih vrtića te su konačnim prijedlogom dodane i nove odredbe vezane uz financiranje iz državnoga proračuna. Nema predstavnika kluba pa ćemo morati glasovati o tom amandmanu. 80. amandman koji je identičan prethodnom Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Ne prihvaća se, isto obrazloženje. Poštovana zastupnica Puljak u ime kluba. Dakle, evo tražimo da se o ovom amandmanu glasa. Po prijedlogu je li struke zakon, u ovom članku se traži izmjena da se javnim potrebama sukladno stavku 1. ovog članka smatraju svi redoviti programi. Dakle, napomenuto je da se misli na sve redovite programe uz poseban naglasak na ove posebne programe. Dakle, ta mala izmjena koju evo nije bilo teško prihvatiti, ali sve ok. Dakle, tražimo glasovanje. Identičan je i 81. amandman zastupnice Marije Selak Raspudić. Ne prihvaća se, isto obrazloženje. Dakle, ponovit ću još jednom da predlagatelj navodeći tek određene programe i kategorije djeci predškolske dobi čini nedopustivu diskriminaciju stavljajući neku djecu i listu svojih prioriteta na štetu druge djece koja na toj listi nisu i zato ćemo tražiti da se o ovom amandmanu glasuje. Ne prihvaća se. Naime, konačnim prijedlogom zakona dodane su nove odredbe kojima se iz državnog proračuna osigurava financiranje fiskalne održivosti dječjih vrtića neovisno o programima koje izvode.

Ono što je ovdje traženo i ovo se odudara znači od ovih zahtjeva koji smo svi više-manje preuzeli znači od udruga, to je zahtjev Radničke fronte koji mi upućujemo već neko vrijeme. O čemu se radi? Znači 2014. godine program predškole je uveden kao obavezan na svu djecu u godinu prije polaska u osnovnu školu. Da bi sva djeca imala omogućeno iste znači prilike socijalnog uključivanje u institucionalni odgoj i obrazovanje prije upisa uz osnovnu školu bilo bi potrebno i to naravno svakako pozdravljamo, znači obavezan program predškole je jako dobra stvar i što više socijalizacije djece u vrtićima je općenito jako dobra stvar, ali imate situaciju u kojoj znači roditelji moraju plaćati vrtić. Mislim nije riječ o programima što ste vi ovdje analizirali, nego je riječ znači samom odlasku u vrtić koji je obavezan jednu godinu prije škole.

Ne samo programe, znači da roditelji pošalju svoje dijete na program, nego da ta zadnja godina bude besplatna za svu djecu jer vam je to ekvivalent ove situacije koju sad imate. Zapravo je to ekvivalent toga. I ono što mi tražimo je, znači da ta predškola bude integrirana uz školu i da ona ako je obavezna onda bude i besplatna u potpunosti. Znači ne samo programi, nego i sve kompletno vezano uz taj zadnji razred, odnosno prvi razred prije škole. Ne prihvaća se. Konačnim prijedlogom zakona dodane su nove odredbe kojima se iz državnog proračuna osigurava financiranje fiskalne održivosti dječjih vrtića čiji je osnivač jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Prvo 84. Kluba zastupnika SDP-a. Ne prihvaća se. Naime, prijelaznom odredbom ne može se utvrditi rok za donošenje odluke čije donošenje nije propisano važećim zakonom kao niti odredbama konačnog prijedloga zakona. Naš posljednji amandman danas mi tražimo da se jednostavno barem na neki način rasterete jedinice lokalne samouprave. Dakle, izgradili su se fizički kapaciteti. I sami ste vidjeli što se dogodilo. Na kraju u tim novim zgradama nije imao tko raditi od odgojitelja do pomoćno-tehničkog osoblja. Sad svim manjim jedinicama lokalne samouprave izdvajanje iz proračuna za sustav ranog predškolskog odgoja i obrazovanja porasla su za duplo. Svi oni žele pritom poštovati DPS jer im je naravno cilj u njihovim sredinama povećanje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa. Mi tražimo ovim amandmanom da se konačno definira jedinstvena ekonomska cijena vrtića. Sad ona varira od 900 do 2 i pol tisuće kuna kao i da se na neki način napokon ujednače plaće odgojitelja ali ne pritom i da se plaće i ekonomska cijena vrtića uzmu one najniže, nego da se napravi jedna realna procjena. To nije niti u pola dovoljno za dostojanstven život posebice ako se uzme u obzir današnji porast cijena inflacija i rast cijele potrošačke košarice, a najviše plaće odgojitelja su oko 6 i pol tisuće kuna što složit ćete se sa mnom također je premalo. I onda sad kad predlažemo i da se ovaj pomoćnik za djecu sa poteškoćama u razvoju barem financira na teret državnog proračuna ne i tu opet želite uvesti nepostojeći pojam trećeg odgojitelja i to svaliti na leđa jedinica lokalne samouprave. Ostajemo pri našem amandmanu i tražimo da se o njemu glasa. Ne prihvaća se iz istog razloga.

Dakle, jedinstvenu metodologiju za izračun ekonomske cijene vrtića treba donijeti u roku od 9 mjeseci. Ne prihvaća se. Isto je obrazloženje. Tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje budući da je ovo moj posljednji amandman iskoristit ću ovu priliku da još jednom zahvalim svim udrugama koje su se uključile u ovo savjetovanje koje se bave predškolskim odgojem i obrazovanjem, koje su dale svoje sadržajne zakonske prijedloge i pokazale da im je prije svega stalo da se napravi adekvatan zakonski okvir koji će pratiti suvremene trendove, uvažiti poziciju njihove struke i u krajnjoj liniji osigurati našu djecu tako da mogu bezbrižno i kvalitetno boraviti u dječjim vrtićima. Pohvaljujem i njihovu javnu borbu, dakle te su žene ustale, došle na Markov trg i pokušavale i fizički protestirajući pokazati da se ne slažu sa ovim nasilnim mijenjanjem zakona provođenjem nemogućeg u moguće isključivo da bi se zadovoljili formalni kriteriji. Mi moramo prvo u praksi osigurati da institucije mogu prihvatiti djecu i da naši odgojitelji budu adekvatno zbrinuti i uvaženi i u smislu njihovih materijalnih prava da bismo onda zadovoljili brojke. Brojke nisu same sebi svrha, one su tek posljedica dobro uređenog odgojnog obrazovnog sustava. I ovdje želim još jednom reći da mislim da njihova brojka i borba nije bila uzaludna. Ovdje je cijela oporba stala uz njihove zakonske prijedloge i doći će jednom trenutak kada će prevladati politička opcija koja će prije svega uvažavati struku.

i prva točka bit će obraćanje državnog tajnika Svete Stolice kardinala Pietra Parolina.